Ale chtěl bych učinit obecnou poznámku, protože si myslím, a já jsem to, když jsem byl krátce ve funkci, prosazoval tento nápad, že přišel čas zrušit Státní fond dopravní infrastruktury. Je to na debatu. Protože důvod, proč ten fond byl založen, dávno pominul. Já jsem u toho samozřejmě nebyl, ale ten důvod byl tehdy takový, že pokud zůstaly ministerstvu prostředky nevyčerpané, tak automaticky propadly zpět do státního rozpočtu.

Už to nepotřebujeme. Už to opravdu nepotřebujeme.

Považuji to za lepší řešení.

Přestože má možnost nominovat členy do řídicího výboru apod.

Nicméně za náš klub říkám, že podpoříme v závěrečném čtení tento návrh zákona, ale bereme to jenom jako drobné vylepšení, a že to žádná systémová změna není, a ani nebyla slibována, je třeba spravedlivě říct.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, vaše celé dvě minuty. Dobrý den, děkuji, pane předsedající.

Pokud možno ještě před podrobnou rozpravou, abych případně mohl reagovat. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolil zareagovat na připomínky, které tady zazněly. Vezmu to od konce. Ano, lze to tak udělat a ve Vysokém Mýtě a v jiných místech už jsme to takto vyřešili. Takže máte pravdu, jde to udělat. Co se týče pana poslance Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem tu svoji poznámku o ušetřených prostředcích ze SFDI myslel trošku jinak. My jsme ušetřili národní zdroje. Protože Státní fond dopravní infrastruktury za rok 2015 měl rekordní plnění, to znamená, není to otázka nedočerpání, protože naše plnění bylo myslím 94 %. Ale co se nám povedlo, povedly se nám projekty, které jsme financovali z národních zdrojů, přealokovat na evropské peníze. To znamená, nám zbyly národní peníze na to, abychom ty peníze mohli převést na opravy dvojek a trojek. Necítím se úplně oprávněn o tom nějak hluboce debatovat, nicméně s myšlenkou zrušit Státní fond dopravní infrastruktury v tomto roce i v minulém několikrát přišel i pan Babiš, takže budete mít určitě spojence pro tento krok. Já si myslím, že minimálně po dobu evropských dotací by ten fond měl své opodstatnění. Ale určitě je velmi legitimní o tomto debatu vést. Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval teď v obecné rozpravě, v několika větách bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům jak svým, tak svých kolegů. Ale také budu reagovat na pana poslance Zbyňka Stanjuru. Já si pamatuji, už to bude hodně let, možná tři roky, když jsem ještě v roli novináře s ním dělal rozhovor na téma zrušení Ministerstva dopravy, resp. sloučení Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu. Přiznám se, dneska už to vidím trochu jinak a nebyl bych si já za sebe až tak jistý. Ale jak jsme si řekli, to skutečně není teď k tomuto zákonu. A určitě bude dobré třeba právě na půdě hospodářského výboru tu debatu otevřít. Právě to klíčové, že jsme schopni trochu jiných způsobem než v rámci fungování státního rozpočtu finance přesouvat a použít v dalším období, to si myslím, že je velký benefit a měli bychom být velmi opatrní. Minimálně do doby, co budeme mít k dispozici evropské finance, abychom tímto způsobem mohli i nadále pracovat. Tak ale pojďme se věnovat tomu zákonu. Máme tu nakonec pět pozměňovacích návrhů.

Jsou to většinou malé potoky nebo malá vodní díla a správce toku tu investici logicky nechce. Takže tam za mě určitě bude vysloven souhlas a budu tento návrh podporovat. Tam ve vší úctě ke koaličnímu partnerovi, tam bych prosil o opatrnost. A já zatím stanovisko mám spíše negativní. Protože ono to souvisí právě s těmi letišti. A my už na hospodářském výboru jsme si vydiskutovali: Ano, pojďme rozšířit na letištích to tzv. security, tzn. laicky řečeno zabezpečení typu bezpečnostní rámy, rentgenové kontroly, ochrana letišť před teroristickými útoky. A pamatujme na to, ono to bude na hospodářském výboru diskutováno, že ten balík, ten zdroj peněz, který rozdělujeme, je stále stejný. Ten se prostě nezvětší.